Také děkuji.

My tady stále řešíme následky, ale nikdo se tady nezabýval tím, abychom tuto energetickou náročnost snížili. A tady nevím, jak je to v Čechách říkáme: největší znečišťovatelé lokální topeniště. A já si myslím, že tento trend bude pokračovat do celé republiky.

Děkuji, pane předsedající. Přesto jsem z Mostu. Takže jenom tak. Takže ten první. Jedna možnost je, že pozměňovací návrh sice ponechává možnost dovážení určitých biopaliv ze zahraničí, ta se ale nezohlední v doplnění emisních limitů. Ono je to právě naopak.

Druhý dotaz zněl: Zamezení povinnosti dodržovat emisní limity vytváří dle mého další administrativní zátěž pro podnikatele.

Děkuji za slovo.

Naše energetická závislost na uhlí, ropě a jednou i na zemním plynu skončí. Překvapuje mě, že ve chvíli, kdy navrhneme, aby uhelné elektrárny buď plnily limity, anebo končily, a to v horizontu sedmi let, není to žádné skokové opatření, tak se proti tomu stavíte.

Děkuji, pane předsedající. Bohužel musím.

Nic jiného nepotřebujete. Tam jste najednou jako ekologové nebyli. Děkuji za slovo. Bylo nám tady řečeno, že jakou máme bibli. A podpořím tady kolegu.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže tak špatný byl ten pozměňovací návrh. Také děkuji. To byla poslední přihláška v rámci rozpravy. Já ještě přečtu omluvu. Pokud tedy další přihlášky do rozpravy nejsou, tak rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Děkuji, pane předsedající. Bude krátké, protože všechno tady zaznělo, v některých případech čtyřikrát, takže já už k tomu nebudu přičiňovat další poznámky.

K té největší debatě, která se týkala BATů velkých zdrojů, tak chci říct, že je pravda samozřejmě, že každé procento znečištění, které snížíme, je dobré.

A je vždycky potřeba uvážit, co za co získáme. Takže já jsem přesvědčen, že výbor pro životní prostředí, tak jak dal své doporučení těm pozměňovacím návrhům, tak je to v pořádku, je to vyvážené a takto je to i v souladu s názorem Ministerstva životního prostředí. Děkuji.